Takže já jsem tady proto, abych podpořila ne jednorázový příspěvek, ale abych podpořila to, že tohle je to, co máme řešit. Abych podpořila důchody ve všech dalších letech, protože mi na důchodcích skutečně záleží a nechci, abychom tady stavěli proti sobě různé skupiny obyvatel.

To znamená, že jim bylo zakázáno vydělávat, na jejich účty neplyne pravidelně každý měsíc s jistotou, která je opravdu stoprocentní, nějaká částka, která plyne v případě důchodců. Tak to prostě je. Je to potřeba umět říci. A není to nic proti tomu, že bychom chtěli vytvářet dojem, že všem seniorům se žije skvěle, ale na druhé straně i ti samotní senioři si uvědomují, že ta nejistota do budoucna je tak obrovská, že to za tu jednu jistotu v jednom měsíci v tomto roce příliš nestojí. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Děkuji, pane místopředsedo.

Samozřejmě že se vyjádřila i k tomuto návrhu, diskutovali jsme problematiku. A souhlasím s paní předřečnicí, nebudu ji jmenovat, abych tím nezdržovala svůj projev, ale před chvílí se tak stalo s tím, že jednorázový příspěvek rozhodně situaci seniorů nijak nevyřeší.

To, že to nestačí, je zřejmá věc, o které bychom asi nemuseli příliš diskutovat.

Naopak je to ale první vlaštovka, po které by měly následovat další kroky, které by vláda měla ještě do konce volebního období přijmout, a měla by samozřejmě ještě více než dosud využívat svých poradních orgánů. Jak říkám, jedním z nich je Rada vlády pro lidská práva a její pracovní skupina pro ochranu základních lidských práv starších osob. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl reagovat na dvě věci.

Dále jsem chtěl poděkovat kolegům a kolegyním za podporu mého návrhu, který napravuje jednu nespravedlnost, a to sjednocením termínu valorizace.

Slováci to napravili. A moc děkuji kolegům, kteří avizovali tuto podporu.